Děkuji, pane místopředsedo.

V Mladé Boleslavi nikoliv.

Nyní vystoupí na faktickou poznámku zatím poslední přihlášený pan poslanec Jan Skopeček. Já bych chtěl zareagovat na projev pana místopředsedy Filipa vaším prostřednictvím.

Komunisté to mohou mít naopak. Čemu ale nerozumím, tak je věta, že rozpočet byl připraven, jestli to dobře cituji, s plnou zodpovědností. To přece, pane místopředsedo, nemůžete myslet vážně. Ve chvíli, kdy na příjmové straně rozpočtu nejsou započteny plánované daňové změny a jenom ze strany vlády jdou dvě alternativy těchto daňových změn, které mohou zahýbat s příjmovou stranou rozpočtu, tak to není přece odpovědně připravený rozpočet.

Tento rozpočet je na vodě. Tento rozpočet je zahalen mlhou, což je spíše hororová scéna než odpovědná politika. Další přihlášku nemám.

Stejně tak vláda nemůže připravovat státní rozpočet podle neplatného zákona. Vy víte, nebo kdokoli z nás ví, jaký bude závěr zákona o daňovém balíčku? Jaká bude jeho účinnost? Já to nevím!

A protože to nevíme a není jasné, jak to bude, tak je připraven tímhle způsobem. A neznám žádný důvod, pro který by mohla vláda připravovat státní rozpočet jinak.

Děkuji za slovo.

Proč máme problém s daňovými zákony a státním rozpočtem v letošním roce? Vláda letos dostala měsíc navíc z rozumných důvodů.

A pak začaly hádky uvnitř vládní koalice a čekali jsme, až Ministerstvo financí pro pana poslance Babiše napíše pozměňovací návrh. Druhé i třetí čtení daňového balíčku, neříkám, že Senátu, jsme mohli mít dávno za sebou, kdyby vláda věděla, co chce. To není chyba opozice. Pamatujeme si, jak jsme začínali první čtení daňového balíčku: Hlavně aby to bylo včas! Neopakujme chyby minulých let, případně minulých vlád, aby se na poslední chvíli schvalovaly daňové změny! To je správné předsevzetí. A jaká je realita? Dne 19. listopadu budeme hlasovat ve třetím čtení pravděpodobný návrh ze Senátu.

Nyní na faktickou poznámku pan poslanec Jan Skopeček, zatím poslední přihláška. Pane místopředsedo, my jsme přece této vládě umožnili to, že na rozdíl od minulých let mohla poslat návrh zákona o státním rozpočtu v pozdějším termínu. Paní ministryně tu argumentovala tím, že chce mít ta přesnější data, na základě kterých chce připravit realističtější návrh rozpočtu. A co máme na stole?

Tak co to je za odpovědný přístup? Proč jsme to té vládě tady umožňovali, aby s tím návrhem zákona mohla přijít později s argumentem, že chce připravit přesnější návrh rozpočtu, když šla úplně opačnou cestou, a máme tady historicky naprosto fiktivní cár papíru, který neodpovídá realitě.

Paní ministryně? Paní zpravodajka? Takže paní ministryně, máte volný prostor. Děkuji za slovo.

Takže jsou to tři zákony, podle kterých se to nastavuje.